203.

Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Jsem přesvědčen, že by bylo důležité pro všechny občany České republiky, ale i pro stabilitu toho systému, aby i ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, ať už z daní, nebo jiných poplatků, byli součástí těch, kteří podávají majetkové přiznání.

Podnikatelé pak platí za každý přístroj použitý k podnikání zvlášť. Ze zmíněných poplatků je následně financován provoz a rozvoj České televize a Českého rozhlasu jako provozovatelů takzvané veřejné služby.

Tento návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí.

Nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí.

Do té doby by zůstal předmětem jednání Poslanecké sněmovny s tím, že by jeho jednání bylo přerušeno až do dokončení tisku 956. Děkuji.

Děkuji mockrát.

Jde o to, že výhradními příjemci takzvaných koncesionářských poplatků jsou Česká televize a Český rozhlas. Jde o to, že fyzická osoba v České republice má povinnost platit tento měsíční poplatek.

Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jakob.